Přistoupíme tedy k první interpelaci, což je interpelace pana poslance Vojtěcha Filipa, na kterou odpověděl pan ministr financí Andrej Babiš, a týká se to postupu Ministerstva financí při objasňování případů manipulace při odprodeji státních pohledávek. Projednávání bylo přerušeno a pan kolega Filip si přeje vystoupit. Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, já trvám na tom, aby dál zůstalo přerušeno projednání této písemné interpelace na ministra financí Andreje Babiše. Jde totiž o postup Ministerstva financí ve správě pohledávek, které tam zůstaly za nezaplacené privatizační věci.

Já jsem přesvědčen, že je důležité, aby Sněmovna byla seznámena, jak se s těmito pohledávkami dále nakládá, jak se evidují a jak se vymáhají.

Děkuji, pane místopředsedo. Mám za to, že jsme při minulém projednávání hlasovali o přerušení do doby přítomnosti ministra financí. Mám zde poznámku od legislativy, že i když jsme to odhlasovali minule, tak bychom to měli odhlasovat znovu. Předpokládám, že navrhujete, pane místopředsedo, abychom projednávání této interpelace přerušili do přítomnosti ministra financí. Já vidím, jaká je situace na tabuli. Ještě chvíli vyčkám, zda se nezvýší kvorum. Kolega Koníček. Vážený pane předsedo, já bych chtěl vyjasnit legislativně, jaký je postup, protože ta situace je tady opakovaně.

Já si myslím, že takový postup je nešťastný. Není v souladu s usnesením, které už jsme přijali. Ano, to je samozřejmě legitimní dotaz.

Kolega Kováčik.

Já si myslím, že pan kolega Koníček se zápalem sobě vlastním vysvětloval věc, která je přirozená. My si s tím samozřejmě poradíme jako Poslanecká sněmovna. Je škoda, že to říká v převážné většině pouze komunistickým poslancům, protože kolegové a kolegyně z ostatních politických stran asi zatím ještě jsou na cestě do práce. Já nevím, jak si s tím teď poradíme. Dokud nebude kvorum, nemůžeme hlasovat.